Nyní dám prostor na faktickou poznámku. Budu vás muset tedy přerušit, ale můžete jít ještě.

Možná to tedy má být otázka na pana ministra.

Dále po panu poslanci Hájkovi je přihlášen ještě navíc v obecné rozpravě, byl přihlášen pan poslanec Jurečka, nicméně to bude až po těch faktických.